Na základě toho, co se tady následně dělo, že k tomu vlastně není prakticky vůbec nic a většina diskuse probíhá pouze tady, ale nemáme k tomu žádný další materiál, jsem se rozhodl, že nepodpořím tento zákon a podepíšu kolegům i tu ústavní stížnost na základě výkonu, který tady byl předveden. To jsou poslední dvě faktické poznámky, které mám přihlášeny. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den. Jenom velice stručně tři poznámky samozřejmě v čase té jedné. Analýzu jsme měli jako sociální demokracie zpracovanou a jsou tam přesně ta čísla, o kterých se zde hovoří. Ta analýza existuje.

Druhá poznámka. Při jednání s církvemi k tomu, že budou zveřejňovat své výroční zprávy, aby bylo zřejmé, co s penězi dělají dál, protože argumentovaly tenkrát tím, že dělají spoustu dobré práce v oblasti sociálu, vzdělávání atd., což samozřejmě nezpochybňuji, ale nicméně tenkrát závazek ze strany církví byl, že budou zveřejňovat své výroční zprávy. Nestalo se. A třetí poznámka z mého pohledu.

Proto podpořím návrh zákona, tak jak je v téhle chvíli předložen. Těch je tady ještě nejméně pět. Nyní Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Výborný. Děkuji. Za prvé.

To za prvé. Za druhé.

Pan poslanec Výborný a připraví se kolega Zaorálek. Já bych vaším prostřednictvím chtěl reagovat na pana kolegu Maška, kterého sice teď nevidím, ale on tady opakovaně vystupoval, argumentoval tou revizí první pozemkové reformy.

A teď k tomu důležitému.